Já bych chtěla požádat o zařazení jako první bod na dnešní jednání schůze, a to problematiku bydlení v České republice, protože to, co se teď děje a jak se prohlubuje krize bydlení, a mám skutečně obavu z toho, že už levá neví, co dělá pravá, protože nám sem postupně chodí mnoho zákonů... Ano, jako nový bod, jako první bod dnešního jednání.

Tato krize je eskalována i tím, že vlastně doposud nebyl schválen stavební zákon, který právě hovořil o tom nebo byl nastaven tak, aby se skutečně stavění v České republice zvýšilo. Musíme si uvědomit, že v České republice je poměr vlastnického bydlení a nájemního bydlení 80 : 20, to znamená 80 % vlastnické bydlení, 20 % nájemní bydlení. To znamená, 80 % lidí teď to přeženu, samozřejmě ne všichni jsou pod hypotékou, ale opravdu mnoho mladých rodin má na sobě vázanou hypotéku, do toho samozřejmě obrovská inflace a do toho zvýšení cen energií.

Rozumím panu ministru Jurečkovi, že samozřejmě nemůže být podpora hypotéky sociální dávkou, to já chápu, ale musí se hledat i nějaké jiné alternativy, jak právě těmto rodinám pomoci.

Chápu, že už tady o tom hovořím několikrát, ale já bych opravdu vaši pozornost ráda věnovala tomu, jak to vlastně máme rozloženo v bydlení v České republice. Máme takové čtyři typy bydlení.

Možná je to dobře, možná bychom skutečně měli poměr vlastnického a nájemního bydlení trošičku více vyrovnat, ale je tady jedno velké ale. Samozřejmě můžeme nájemní bydlení podporovat, stát jako takový, ale stát žádné kroky k tomu nedělá.

Ty děti samozřejmě budou muset mít i zvýšené náklady na energie. A co se stane? Všichni tito studenti se budou snažit se sestěhovat do nějakých bytů, které jsou volné k pronájmu na trhu, a je potřeba si neustále uvědomovat, že těch bytů na trhu je prostě málo. A do toho za chviličku budeme projednávat lex Ukrajina, která vlastně cílí na to, aby ukrajinští uprchlíci si našli bydlení na normálním trhu s bydlením. Ale uvědomme si, že podmínky, jak jsou nastaveny pro ukrajinské uprchlíky, že budou prokazovat dávku na bydlení nebo příspěvek na bydlení pouze pravděpodobně čestným prohlášením, protože si neumím představit, jak by úřad práce opravdu kontroloval majetky na Ukrajině, to prostě je podle mě absolutně neřešitelné, tak se to bude muset řešit čestným prohlášením, což samozřejmě budou mít určitou výhodu proti českým občanům jako takovým.

Čtvrtá skupina jsou obecní byty.

Proč to není pro všechny? Proč to není i pro české občany?

Abyste si nemysleli, že neustále...

Děkuji moc, pane předsedající.

Za prvé, projednat vícegenerační hypotéky, to znamená prodloužit dobu splatnosti na 40 let s garancí státu.

Rozdělit vícegenerační domy na samostatné bytové jednotky.

MMR tento program má ve svém šuplíku. Určitě by to mladým lidem pomohlo k tomu, aby se do družstevního bydlení pustili.

A v neposlední řadě je samozřejmě stavební zákon, protože co si budeme říkat, mělo by naším heslem být v současné bytové krizi stavět, stavět a ještě jednou stavět, případně rekonstruovat.